A to je ten problém. To je ten problém! Čas, pane poslanče. Děkuju. Vystoupí pan poslanec Vondráček, připraví se paní poslankyně Balaštíková k faktické poznámce. Prosím. Děkuji za slovo. Jenom ho chci pochválit za pěkné vystoupení, pěkné grafy a takové vystoupení patří do prvního čtení v rámci standardního legislativního procesu. Tam by měl vystoupit a tam bych ho pochválil.

To je prostě ten koloběh života.

On nebyl úplně jednoznačný. On tam ten soud napsal, že nelze vyloučit, že došlo k zásahu do ústavně chráněných hodnot a principů, tak jak je vymezen, ale že navrhovatelka... To znamená, ti tehdejší opoziční poslanci to moc nerozepsali, moc tomu nevěnovali, a tudíž ani ten soud o tom nerozhodoval. Ale co tenkrát ten soud hlavně zohlednil?

Nyní paní poslankyně Balaštíková, připraví se pan poslanec Foldyna. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Ano, děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Foldyna. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Tady paní kolegyně poslankyně z Občanské demokratické strany tam dává fotografii nějakého důchodce z Vysočiny a ten říká: Já souhlasím s ministrem financí. Máme dost, nechceme přidat, nechceme ubrat, všechno je v pořádku. Pak se tady člověk dívá na stránky SPOLU a tady mají inzerát: Čeká nás hodně práce. Čeká nás hodně práce.

Pane poslanče, faktická poznámka slouží k tomu, že se reaguje na předchozí diskusi. Nechte mě domluvit.

Když jsem mu řekla, že jeho slibům nevěřím, tak jsem udělala dobře, protože vidím, že zase opět není nic naplněno.

Děkuji, paní poslankyně. To byla poslední faktická poznámka. Nyní se dostáváme k přednostním právům.

To jsou prozatím přednostní práva.